Dámy a pánové, to je katastrofa.

Co je nejčastější příčinou vrácení žádosti? Chybělo potvrzení školy, že ta škola je uzavřená. Já jsem o tom mluvil na minulé schůzi.

Jako by ten program nechystala vláda. Rozumíte tomu?

Zase chybí ta důvěra vlády v toho občana. Tady zrovna ne, ty školy jsou fakt uzavřené. A bez slitování. Tento program skutečně funguje.

Ale to taky není podpora podnikání. V pořádku. Taky jsme pro to hlasovali. Takže to taky není podpora ekonomiky, paní ministryně. Nic jiného to není. No to úplně nejde.

V pořádku, jenom to musíme přesně popsat, co to vlastně je. To nejsou peníze na podnikání.

Jak říká pan ministr, to není automat, to je banka. Ale kdo vzbudil ta očekávání těch podnikatelů?

Jaká je realita?

Takže kdyby to fungovalo, až to pak sečteme, tak všechny úroky, které by zaplatil, je skutečná přímá pomoc podnikatelům jako to odpuštěné zdravotní a sociální.

COVID Praha já nevím, program, který trvá devět minut, otevření a zavření. Tak si řekněte, je to normální?

Co to je za program?

Tomu já rozumím.

Ti ostatní ne. A to už není přímá pomoc vlády. To už tam nemůžeme počítat.

S úrokem.

To je pomoc?

Pořád dokola. Tak mi ukažte ty příjemce těch peněz. Ukažte mi ten seznam.

Ale nejenom já, ale podnikatelé by chtěli mít informace, kdo uspěl například firma ABC, podle zákona velká firma, žádala o 500 zaměstnanců, dostala 50 milionů.

Ale říkám, že je to dobrý produkt, který skutečně šetří náklady. A zase ten stát těm lidem nevěří. Proč to není naopak?

Tak já nevím. Tady někdo říkal, kdo rychle dává, dvakrát dává. Bohužel chybí ta důvěra.